Toto je běžná praxe. Dokonce v mém konkrétním případě, který mohu dokumentovat a který jsem již dal k šetření Českému telekomunikačnímu úřadu, došlo k tomu, že operátor vůbec nehleděl na zákonné termíny, dokdy měl upozornit, a tu automatickou prolongaci v roce(?) klidně posouval jenom proto, aby měl argument vůči tomu, že bych neměl přejít k jiné společnosti.

Věřím, že i tady tento bod pomůže trošku té konkurenci, aby operátor měl větší snahu si vás udržet, aby nabídky, které dává, byly výhodnější a lepší než třeba před těmi dvěma lety, kdy si vás zavázal. Toto jsou dva návrhy, které jsem připravil k tomuto zákonu.

Děkuji vám za pozornost. připraví se pan kolega Marek Benda. Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se, že tady musím vykládat relativně banální věci, ale pokud mluvíme o dotovaných cenách, tak musíme rozlišit třeba České dráhy, které dostávají veřejnou podporu, a ta může být kvalifikovaná jako nedovolená, od toho, když mobilní operátoři, což jsou soukromé společnosti, prostě dělají některé služby jako ztrátové a dotují je ze svých vlastních peněz. Tam není co regulovat pouze v případě, že by tímhle tím způsobem dostali dominantní roli na trhu.

To je samozřejmě špatně.

Ten paragraf, který tady byl schválen ústavní většinou, je prostě špatně a mobilní operátoři ho zneužívali.

Ale regulovat ceny komerčních společností, pokud neporuší pravidla regulace, prostě není možné a není to třeba a bylo by to taky úplně špatně.

Já jenom velice krátce a předpokládám, že v obecné rozpravě již naposledy, pouze bych zareagoval na tři věci.

Tak stejně minimálně času na to mělo i Ministerstvo průmyslu a obchodu jako předkladatel této novely. Ale pozor, bylo to přece jen dohodnuto na schůzce u předsedy vlády Sobotky, kde byli zástupci všech parlamentních stran, a ti to předsedovi vlády slíbili, že toto období už nebudou dále rozporovat.

Navrhované zvýšení pokut za správní delikty, a to až do výše 5 až 10 % z čistého obratu operátora dosaženého za poslední ukončené účetní období, je nutno považovat za velice dobrý krok k vynucování zákonných povinností operátorů, a ne že ne.

Operátoři tedy nejsou nikterak motivováni k dodržování zákonných požadavků. A argumenty, že zvyšování pokut je zbytečné, protože ani ty dnes nejsou udělovány v maximální výši, pramení většinou z neznalosti správního trestání, a nahrává tak mobilním operátorům, kteří samozřejmě ty vyšší pokuty nechtějí. Děkuji panu zpravodaji.

Děkuji. Já bych jenom krátce zareagoval vaším prostřednictvím na kolegu Pilného. Ale telekomunikace nepodnikají na volném trhu v tom pojetí klasickém, ony jsou regulovány, protože je tady přirozený oligopol. Proto taky je Český telekomunikační úřad tak vybaven pravomocí k regulaci. Jinými slovy, ty dvě připomínky, které jsem měl k té situaci, která nastala, k rozdílným cenám mezi velkoodběratelem, v tomto případě ministerstvem v datovém balíčku, v hovorovém balíčku za 53 korun, a občanem, jednotlivcem, za tutéž službu řádově v tisícikorunách, je dle mého názoru jasné porušení buď zákona o ochraně hospodářské soutěže v prvém případě, nebo v druhém případě je to výzva k šetření Českému telekomunikačnímu úřadu, aby operátoři doložili oprávněnost tak vysokých cen pro jednotlivce, to znamená jinými slovy nákladů, které jim účtují oproti řekněme větším odběratelům, než jsou tito jednotlivci. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Marek Benda.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, vidím, že už fakt míra zájmu je velmi nízká, tak to nebudu asi až moc protahovat, ale přece jenom pár poznámek bych rád přičinil. Tady se opakovaně spojují dvě věci. Jedna je nějaká lepší regulace trhu operátorů a to, že premiér přislíbil, že když bude přijata tato novela, tak bude určitě mnohem líp na telefonním trhu a všichni občané si budou telefonovat mnohem levněji.